Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji.

Ano, původní myšlenka byla v devadesátce.

Takže to bude lehce zneužitelné. A budu velice zvědav na to, jestli ten zákon projde, jak tady bylo řečeno ústy pana předsedy klubu ANO pana Faltýnka vaším prostřednictvím, že projde ta poslanecká verze, tak budu velice zvědav na praktické důsledky toho, na co teď tady upozorňuji, a budu opravdu zvědav, za čí zájmy se tady bojovalo.

Zároveň dodávám, že jsem předložil pozměňovací návrh, který by to elegantně řešil a upřesnil ty velkoobchody, aby to nemohlo být obcházeno, a nabídl jsem kompromisní řešení pro ty argumenty, které tady zaznívají, že někteří podnikatelé chtějí o svátcích nakupovat v tom konkrétním velkoobchodě, ale toto bylo odmítnuto. Kolega Skopeček ještě vyčká. Ano, děkuji, pane předsedající.

Svoboda, svoboda volby, a to je hrozně ožehavé téma, neboli často si žádný podnikatel, který prodává v maloobchodě, ale i ve velkoobchodě, nemůže říci: já budu mít zavřeno, nebo budu mít otevřeno, protože to, jak se bude muset chovat, mu předkládá smlouva, třeba jenom nájemní. To znamená, že jestliže jste součástí nějakého bytového domu, bytového celku, obchodního domu, tak máte povinnost dodržovat nějaké zvyklosti toho domu. V ten okamžik si nemůžete rozhodnout: chci ve svátek mít zavřeno. Neumožňuje vám to nájemní smlouva. V ten okamžik, i když je to pro vás nevýhodné, musíte otevřít.

Jestliže je svátek, tak ten velkoobchod vás donutí, abyste dodávali i ve svátek.

Takže se svobodou jednoho zaniká svoboda druhého. Dohoda je vždycky o právech toho silnějšího. Děkuji. Nyní pan kolega Jan Skopeček, připraví se pan kolega Bláha. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Disciplinovaně jsem čekal na standardní vystoupení, byť si myslím, že celá řada mých předřečníků využila faktickou poznámku k tomu, aby řekla alternativní názor a alternativní projev k tomuto tématu. Já za klub ODS musím říct, že my samozřejmě podpoříme senátní verzi zákona, která navrhuje zákon zrušit jako celek. Byli jsme od samého začátku proti tomuto hloupému návrhu, který podle mého názoru nemá jakýkoliv smysl a v realitě přináší chaos.

Realita v tom obchodním centru byla taková, že prodejny, které měly nad ten povolený rámec, byly uzavřeny, všechny ostatní malé obchůdky, kavárny, restaurace byly otevřeny. Musela tam být bezpečnostní služba, musel tam být úklid, museli tam být i zaměstnanci malých obchodů.

Jediné, co to způsobilo, je, že zmatení lidé, kteří si přišli nakoupit, neměli šanci si nakoupit ve velkých prodejnách, ale mohli si nakupovat pouze v malých.

Důvod, proč my voláme po senátní verzi, má samozřejmě obecnější charakter.

Protože my tady regulujeme svobodné rozhodnutí majitele obchodu, který používá svůj vlastní majetek na své vlastní riziko, platí z něj daně, a my mu omezujeme, aby tento svůj vlastní majetek využíval, aby podnikal, aby získal ekonomický zisk, ze kterého bude následně státu platit daně, které my tady všichni tak velmi rádi přerozdělujeme. Takže samozřejmě omezujeme svobodu volby toho podnikatele. Omezujeme i svobodu volby spotřebitele. Já si myslím, že stát tu není od toho, aby určoval lidem, co mají ve státní svátek dělat. Pokud prostě lidé nemají jindy čas a státní svátek je pro ně den, kdy si chtějí nakoupit, tak opět stát jim nemá co mluvit do toho, jestli ve státní svátek mají jít do kostela, na procházku, nebo nakupovat. Mělo by to být prostě rozhodnutí jich samotných.

Kolegyně, kolegové, přece i ten zaměstnanec podepisuje svobodně pracovní smlouvu.